O tom jednom roku myslím není spor, tam je shodný návrh.

A to by mělo být jako první. Ale takhle to není navrženo. Takže to jsou vlastně dva návrhy.

Děkuji panu poslanci. A nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek... Pan poslanec Kováčik, pan poslanec Kalousek a k proceduře paní poslankyně Bohdalová. Já nepamatuji, že by takto složitá procedura tady byla nebo alespoň hodně dlouho tady takto složitá procedura nebyla. A alternativní návrhy, které přednesl pan kolega Stanjura a které zajisté přednese i pan kolega Kalousek, jdou natolik do podrobností, že bych rád, abychom se s tím vyrovnali naprosto v pořádku, abychom nedošli k situaci, kdy Sněmovnu opustí špatně odhlasovaný zákon, špatně odhlasované pozměňovací návrhy a kdy by nás mohli třeba i opravovat ze Senátu potom, samozřejmě s chutí jim vlastní.

Ano, pane předsedo. Učiníme tak. Děkuji za slovo.

Prostě to nemůže skončit jinak než paskvilem.

Takže na přerušení a napříč politickým spektrem by se mohla sejít odborná skupina našich kolegů, kteří se tomu věnují, a pokusit se najít nějaké východisko, na jehož konci by nebyl paskvil. Jestli se dnes do toho hlasování pustíme, paskvil je stoprocentní jistota, která z nás vypadne.

Děkuji za slovo. A myslím si, že ta procedura je neobvykle složitá, že opravdu dlouho tady taková nebyla. My jsme teď slyšeli několik návrhů, jak ta procedura má vypadat, ale těžko z nás si v takovém množství tu proceduru někdo dokáže představit, aniž bychom ji měli na papíře před sebou, nevidíme to.

Já chci podpořit ten návrh, který jsme tady slyšeli, a minimálně ho pevně zařadit na nějaký jiný den nebo možná na nějakou jinou schůzi.

Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou.

Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik. Děkuji za slovo. A já bych se proto v této chvíli připojil k prosbě pana kolegy Kalouska, aby kterýkoli z ministrů či ministryň znovu otevřeli rozpravu, aby mohl být načten návrh na přerušení s tím, že je možné garantovat, že to přerušení může být do tohoto pátku, aby se v pátek v den, kdy řádně třetí čtení lze provádět konalo třetí čtení poté, co si vyjasní předkladatelé procedury, zákona, všichni, kdo měli ty pochybnosti. Abychom si tady nemuseli vysvětlovat jednotlivé pochybnosti znovu ve věcné diskusi, protože by to stejně k ničemu nevedlo. Rozhodující je otázka té procedury, aby se něco špatně neprovedlo. Pokud, prosím pěkně, bude reagováno na naši společnou prosbu o znovuotevření rozpravy a návrhu na přerušení, je bezpředmětná moje žádost o přestávku na poradu klubu. Děkuji a mám tady faktické poznámky, které nemohu pustit, protože je po rozpravě. Takže pouze pokud máte připomínky k proceduře. Není tomu tak? Děkuji. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, ona ta procedura není tak složitá. Ona paní zpravodajka si to trošku užívala a vyvolala dojem, že je to složité. Ale kdo jste ve Sněmovně déle, tak jistě mi dáte za pravdu, že jsme tady měli podstatně složitější tisky. Ale dobře.

Ale já chci říct, že ti, kteří se zabývají touto materií, tak to diskutují na půdě Sněmovny několik měsíců a velmi dobře vědí, co mají před sebou a o čem budou hlasovat. Takže není to tak, že by se v tom nikdo nevyznal a že by z toho vzešel nějaký paskvil, jak tady zaznělo. Já myslím, že není vůbec žádný problém hlasovat.